Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem slíbila, že budu stručná, protože myslím, že jsem na všechno už odpovídala mockrát. Toto je sedmý rozpočet za mého fungování na Ministerstvu financí. Tak jenom stručně. Pane poslanče Jakobe.

Takže ono je potřeba říct, které ty výdaje byste šetřil. Protože ono když se podíváte, tak rozpočet se skládá především z transferů. Nejvýrazněji domácnostem, na důchodech, nemocenské, rodičovském, podporám v nezaměstnanosti, v dalších pojistných, nepojistných sociálních dávkách, transfery územním rozpočtům, kde jsou výraznou položkou platy v regionálním školství, transfery veřejnému zdravotnictví, kapitálové výdaje, dotace, jako je OZE, nyní Antivirus, jsou tady služby kolektivní spotřeby, mezi které patří armáda, policie, celníci, soudy, legislativa včetně Poslanecké sněmovny a Senátu, ale i legislativní a správní útvar na ministerstvech.

Pět miliard!

Děkuji za pozornost. Děkuji. Dobrý večer všem. Budeme pokračovat. Toto bylo závěrečné slovo. Takže já otevírám podrobnou rozpravu, do které v tuto chvíli mám tři přihlášky.

Děkuji. A nyní prosím pana poslance Kopřivu, připraví se pan poslanec Jakob. Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, vážená paní ministryně, já si dovolím načíst doprovodné usnesení Sněmovny k rozpočtu.

Jde o boj proti daňovým rájům.

Podle tohoto průzkumu jde tedy až o 10 miliard korun ročně.

Nejde o nějaký výstřelek nebo přílepek, načítám to proto, že už se bude hlasovat v následujících dnech. To veřejné vykazování zisků velkých firem má potenciál významně přispět k narovnání současného systému, nezdravé daňové konkurence a tzv. závodu ke dnu v rámci těch daňových rájů, které jsou v rámci Evropské unie. Podle tohoto návrhu by měly korporace s celosvětovým obratem přes 750 milionů eur povinnost zveřejňovat základní účetní data rozdělená podle jednotlivých zemí, tzn. příjmy, zisky, počet zaměstnanců nebo výši odvedené daně. Bylo by tak snadno zjistitelné, která firma vyvádí zisky do daňových rájů a neplatí svůj spravedlivý podíl v jednotlivých zemích, tedy i v České republice, a my bychom mohli vidět, o kolik nás ta která firma ochuzuje. Zároveň by nedošlo ke snížení konkurenceschopnosti těchto firem ani k nepřiměřené administrativní zátěži, jelikož návrh žádá zveřejnění pouze základních účetních údajů a platil by celoevropsky. Řada firem tyto údaje již zveřejňuje.

A teď ještě proč to nevadí, že to je opravdu jen procesní záležitost, že skutečně nejde o nějakou daňovou směrnici, ale jenom o účetnictví, čili je naprosto legitimní podle názoru Pirátů o tom hlasovat právě na tom COMPETu, kde bychom mohli přispět jako Česká republika k tomu, aby se bojovalo proti daňovým rájům.

Je velmi jednoduché, má dva body: